Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin dle návrhu pana předkladatele. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 4, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 20, návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.